Děkuji. Pan ministr s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře. Připraví se pan poslanec Klaška a pan předseda Stanjura. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

No 50, ve finále si myslím, že jsme úplně někde jinde a patříme mezi nejméně zadlužené země Evropy a myslím si, že tu pozici ze sedmého místa si ještě vylepšíme, a určitě můj cíl je dostat se do první pětky. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Klaška s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, k rozpočtové odpovědnosti velmi stručně jenom tolik, že ty varianty v průběhu tohoto volebního období byly asi tři nebo čtyři. My jsme byli připraveni jednat o různých variantách snad kromě jediné a to je to, co se blíží tzv. fiskálnímu útesu, protože to by nebylo k ničemu. To znamená, dlouho se nic neděje, potom přijde ta hranice a potom přijdou obrovské restrikce. Takže my jsme připraveni jednat i o navržené verzi, tak jak je, a otázkou je, kam se dostaneme. Budeme připraveni to podpořit. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pan poslanec Volný se mýlí. My v tomto bodě nejsme konstruktivní opozice, ale pokud vláda předloží náš původní návrh, tak jenom proto, že sedíme v jiných lavicích, nebudeme říkat něco jiného. To na vysvětlení. Ale já bych chtěl říct, abychom hledali jiný motiv, proč zvedneme ruku pro, ne že to chce Brusel.

A my přece říkáme, že je to dobře pro Českou republiku a pro českou ekonomiku a je jedno, jestli to vedle mají lépe, nebo hůře schváleno. Je to dobré pro nás.

Jak to používáte? Proč ten dluh nesnižujete razantně? Dneska se chválíte, kolik máte přebytek za devět měsíců, já bych počkal na ten dvanáctý měsíc, protože je to prostě objektivnější. Ale současně plánujete schodek 60 mld. na příští rok.